Pokud bych měl hovořit o otázkách další bezpečnosti státu, jsem přesvědčen, že příští opatření musí směřovat k tomu, abychom udrželi energetickou bezpečnost, abychom se vrátili k potravinové bezpečnosti, to znamená k výrobě, vlastní výrobě zejména živočišné, ale i rostlinné, k zemědělství, tak, abychom tam směřovali další prostředky, které dnes ještě neřešíme, a abychom je řešili na úkor jiných kapitol státního rozpočtu, nikoliv pouze za zadlužení přes státní dluhopisy. Děkuji vám.

Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já chci poděkovat za možnost tady vystoupit jménem klubu sociální demokracie, nicméně jsem přesvědčen, že v této situaci jsou důležitější činy než slova, a proto jenom poděkuji všem těm, kteří jsou v první linii, a i těm, kteří jsou za nimi a podporují je v jejich práci a v jejich boji.

Děkuji.

Děkuji. Dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi také za klub KDUČSL několik vět.

Chtěl bych, pane premiére, poděkovat za váš včerejší projev i za vaši dnešní úvodní řeč ve Sněmovně. Díky za to.

Tou první je teď zvládnout maximálně v příštích týdnech zdravotní situaci, zabezpečit zdraví obyvatel, ochránit zdraví lidí v první linii, zdravotníků, a pak ten druhý důležitý krok, a to je připravit fungování naší společnosti co nejdříve na to, abychom mohli nastavit běžný režim, aby se děti mohly vrátit do škol, lidé do práce a abychom mohli nastartovat v plném rozsahu, nebo v maximální možném rozsahu, naši ekonomiku. Proto budeme podporovat rozumné návrhy vlády, které vláda předkládá, i které máme předloženy dnes na jednání této schůze Poslanecké sněmovny. Předložili jsme takové návrhy, které pomáhají rodičům, domácnostem překonat tuto situaci, protože tito lidé nebudou mít v polovině dubna o 40 % nižší výdaje, budou muset své složenky zaplatit.

Ale prosím pěkně, od firem, od živnostníků jde velký apel: potřebují někteří, kteří jsou nejvíce ohroženi, konkrétní finanční podporu.

Kdo dvakrát dává, rychle dává. A já bych byl rád, abychom uměli cíleně, dobře a rychle těmto nejvíce ohroženým lidem pomoci. A zároveň mi dovolte vyslovit naději.

Díky za podporu.

Děkuji vám za slovo.

A proto abych chtěla také apelovat na vládu společně jako už někteří předřečníci, aby skutečně tato situace nebyla zneužita a abychom v tomto nouzovém stavu, ve kterém se Česká republika nachází, znali také scénáře vývoje, se kterými vláda a Ústřední krizový štáb pracují, a abychom věděli, jaké kroky, nebo respektive jaké podmínky musí nastat k tomu, abychom jednotlivá opatření zase rušili a aby se život v České republice vrátil do normálu.

Budeme to určitě bedlivě nejenom sledovat, ale pokusíme se maximálně kooperovat na tom, pokud to myslíte skutečně takto vážně.